Chce se někdo někoho zbavit, tak co udělá?

Roli v něm hraje postup orgánů činných v trestním řízení, které postavily obvinění na jediném znaleckém posudku, jehož způsob vypracování i metoda budily od počátku pochybnosti, dále přehlížení důkazů ve prospěch obžalovaných i neznalost aktuální judikatury. Prosím, znalecký posudek to je to nejdůležitější.

Tento mix individuálních pochybení pak bohužel nenalezl v systému trestního řízení odpovídající korekci dříve, než musela poměrně banální věc doputovat až k soudu.

Tato věc skončila pravomocným rozhodnutím o zproštění obžaloby, a prosím, to na návrh státní zástupkyně. Tento proces trval čtyři roky.

Logicky pak nastává otázka, zda škodu státu nezpůsobili ti, kdo svým postupem zapříčinili zbytečné trestní řízení a s tím spojené náklady. Jak to bylo na začátku?

Přibližně za tuto cenu také město nabídlo dům k prodeji, aniž by se ovšem někdo přihlásil.

Toto všechno ta policie a státní zastupitelství vědělo, ale mašinerie státních zástupců fungovala dál. My prostě těch devět lumpů, těch zastupitelů, dostaneme k soudu.

Jak již bylo řečeno, podle soudem přizvaného znalce nijak tato rekonstrukce nezvedla tuto hodnotu.

Záměr opět schválilo zastupitelstvo, zveřejnilo ho na úřední desce, kde bylo zákonem předepsanou dobu, během níž město obdrželo jednu jedinou nabídku od zmíněné nájemkyně, kterou posléze zastupitelstvo zcela regulérně prodalo za 1 milion korun. Ano, jedinou věc, kterou jsem já v tomto udělal, bylo, že na tom zastupitelstvu jsem zvedl ruku.